Pokud se tedy zákon dostane do druhého čtení, jsem potom ochoten podpořit pouze dílčí právní úpravy pro stejnopohlavní páry, které se nebudou týkat jen jejich vztahu k dětem. V případě, že do druhého čtení zákon neprojde, potom rád podpořím jiný návrh, který se bude týkat právě otázek dědění a společného jmění registrovaných partnerů. I když už se blíží konec volebního období Sněmovny, tak bych raději podpořil a podporoval prorodinnou politiku. Pokud budeme institut rodiny oslabovat, bude dětí z nefungujících rodin více. Podporujme například dosažitelné hypotéky pro vlastní bydlení pro mladé rodiny, funkční zkrácené úvazky pro matky, případně zvýšení přídavku na děti, výstavbu mateřských školek, jeslí a řadu dalších opatření. Jsem velmi rád, že některá z těchto opatření formou novely zákona již Sněmovna schválila. Děkuji vám za pozornost. Tak nyní vystoupí pan poslanec Vlastimil Válek... Není přítomen. Tak vidíte. Tak prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.